Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem včera nepodpořil nově vznikajícího předsedu zemědělského výboru, a to proto, že se domnívám, že bez ohledu na to, že máme, řeknu osobně, velmi dlouho dobré profesní vztahy z minulosti, ale myslím si, že je ve významném konfliktu zájmu. Jako zaměstnanec skupiny Agrofert by prostě neměl být předsedou zemědělského výboru. A kdyby se našel v hnutí ANO někdo, kdo není zaměstnancem skupiny Agrofert, tak bych ho rád podpořil. Takhle jsem to udělat nemohl. Děkuji.

Pan předseda klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Prosím, máte slovo. Já jenom rychlou reakci a repliku na pana bývalého ministra zemědělství Bendla. Vážím si jeho otevřenosti v tomto vystoupení, nicméně naopak na rozdíl od něho se domnívám, že právě proto, že jsem pracoval a zatím stále ještě pracuji ve skupině Agrofert, která podniká vlastně v celé šíři českého zemědělství a potravinářství, tak vím přesně, co české zemědělství a potravinářství potřebuje. Děkuju, díky moc. A budu se snažit samozřejmě v této pozici dál bojovat za zájmy českých zemědělců a potravinářů, jak jsem to dělal poslední tři roky při vyjednávání nové společné zemědělské politiky. Z tohoto místa, a už jsem to i řekl na jednání zemědělského výboru, bych chtěl ještě jednou poděkovat bývalým ministrům zemědělství panu Fuchsovi a panu Bendlovi za to, že prostě se k tomu postavili nadstranicky v té době, když se vyjednávaly podmínky pro české zemědělce, a že se nám společně s Agrární komorou, s Potravinářskou komorou, s velkými firmami v naší zemi podařilo vybojovat pro české zemědělce těch 30 miliard korun ročně, které do toho sektoru půjdou za prvé. A za druhé, že se nám podařilo zabránit na úrovni Evropské unie spolu s dalšími státy, že české zemědělství nebude zastropováno, to znamená, že nebude postiženo principem cappingu, který navrhovaly staré státy unie. A takto jsme zachránili českým zemědělcům během těch dvou let vyjednávání řádově osm až deset miliard korun. Pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Můj vzácný bývalý kolega pan poslanec Bendl zjevně nepochopil novou vládní prioritu.

Další přihlášku do rozpravy nevidím, takže bych rozpravu ukončil.

Je s tím takto souhlas? Budeme postupovat v pořadí, tak jak jsem přečetl jednotlivé výbory.

Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 182, pro 132, proti 10. Tento návrh byl přijat. Budeme pokračovat hlasováním o předsedovi rozpočtového výboru.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 29. Tento návrh byl přijat. Budeme pokračovat výborem kontrolním. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování číslo 30. Tento návrh byl přijat. Budeme pokračovat výborem volebním. Kdo souhlasí, abychom potvrdili pana poslance Martina Komárka ve funkci předsedy volebního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 31. Tento návrh byl přijat. Výbor pro evropské záležitosti. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, abychom potvrdili ve funkci předsedy výboru pana poslance Jaroslava Klašku, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

I tento návrh byl přijat a pan předseda Klaška potvrzen. Výbor hospodářský. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy potvrdili pana poslance Ivana Pilného, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl také přijat. Ústavněprávní výbor. Zahajuji hlasování.

Hlasování má číslo 34. Tento návrh byl rovněž přijat. Výbor pro obranu.

Hlasování má číslo 35. Tento návrh byl přijat. Výbor pro bezpečnost. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování číslo 36. Tento návrh byl také přijat. Výbor pro sociální politiku. Zahajuji hlasování.

I tento návrh byl přijat. Ptám se, kdo souhlasí, abychom potvrdili pana předsedu Rostislava Vyzulu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.